25.

Vítám zde pana senátora Miroslava Nenutila, který předložený návrh také uvede. Než mu dám ale slovo, tak chci konstatovat, že tento návrh byl předložen do prvého čtení podle § 90 odst. Nicméně mám zde k dispozici jak veto dvou poslaneckých klubů konkrétně poslaneckého klubu Pirátů a poslaneckého klubu Starostů a současně zde mám k dispozici veto 52 poslanců z poslaneckého klubu hnutí ANO. To jednoznačně znamená, že nemůžeme tento návrh projednávat podle § 90 odst. 2 a budeme postupovat standardním způsobem. Ještě než dám slovo panu senátorovi, připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 103/1. Nyní jsme seznámeni se všemi náležitostmi a prosím pana senátora Nenutila, aby předložený návrh představil. Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, předkládaný návrh je poměrně stručný, téměř jednoslovný, ale dle názoru Senátu zásadního významu.

Můžete namítat, že prezidentské volby jsou také dvoukolové. Také je tam rozdíl dvou týdnů.